Děkuji.

Je tomu tak.

Paní ministryně? Paní navrhovatelka ano.

Nakonec získal většinový konsensus představitelů právnických profesí. Právě proto jsem ho předložila vládě a nyní jsem ho předložila k posouzení vám.

Já jsem přesvědčena o tom, že by to byl pozitivní posun a že by nám to umožnilo lepší dodržování právních předpisů, i těch, které chrání trestní zákon, zejména těch, které chrání trestní zákon, a to znamená těch základních hodnot, protože trestní právo má chránit ty nejdůležitější právní statky, které v právním řádu České republiky máme zakotvené. Čili nemyslím si, že by tento zákon vedl ke zbytečné kriminalizaci, naopak si myslím, že by to bylo určitou symbolikou, že Česká republika se nebojí jít cestou, kterou už před ní šly a úspěšně ji využívají jiné evropské země. Ostatní věcnou problematiku bych skutečně raději přenesla také na půdu ústavněprávního výboru. Děkuji vám i za to, co zde odeznělo.

Já vám děkuji. Děkuji. Přece jenom musím zareagovat a využít přednostního práva. Moc se za to omlouvám. Víte, já bych byl rád, paní ministryně, aby v tomto případě významné slovo měli ti, kteří podnikají, kteří se setkávají s každodenní praxí, protože já bych varoval před tím, aby zrovna toto, pokud akademickou obcí jste rozuměla právníky, aby právníci určovali, jak se má v Česku podnikat. Oni přece o tom praktickém životě a nedej bože, aby skutečně ekonomiku této země řídili právníci. Samozřejmě pro ně zřejmě bude při kriminalizaci firem obrovské ryto je zastupovat a žalovat, takže já chápu, že hledají další a další pozice, kde se živit a čím si vydělávat. I zvykové právo nebo podnikatelskou etiku. Rozhodně jiná je v Německu.

Dokonce to má své označení. Už jsem to tady říkal několikrát. V České republice je v tuto chvíli společenská atmosféra zcela jiná.

Já skutečně nevím, zda vůbec tato filozofie v tuto chvíli a v České republice... Až budeme mít německou podnikatelskou nebo švýcarskou podnikatelskou etiku, pak neřeknu ani slovo. Ale my tuto etiku prostě ve společnosti nemáme. Děkuji. Přečtu další omluvenku. V průběhu rozpravy padl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli od pana poslance Blažka. To je první návrh, o kterém budeme hlasovat.

Dávám hlasovat... Dávám hlasovat. Funguje to? Dávám hlasovat, kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 166, přítomných poslankyň a poslanců 121, pro návrh 28 . Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor jednak navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a poté pan poslanec Laudát přednesl žádost přikázat hospodářskému výboru. Táži se, zda máte ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti?

Nyní tedy dám hlasovat o tom, kdo je pro, aby předložený návrh byl projednán v hospodářském výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 168, přítomných poslankyň a poslanců 124, pro návrh 99 . Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty projednávání o 30 dnů. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 169, přítomných poslankyň a poslanců 125, pro návrh 125 . Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, dále hospodářskému výboru a lhůta na projednání byla prodloužena o 30 dnů.